Děkuji.

Takže pouze bod pod absolutním rekordem. My jsme několikrát navrhovali, aby se zařadily alespoň na nějaký den nekontroverzní body, u kterých lze očekávat krátkou diskuzi nebo žádnou diskuzi.

Například nekonfrontační zprávy o hospodaření státních či veřejných institucí za minulé roky, jsou to mezinárodní smlouvy a další a další obdobné body. Takže ani u vlastních předkladů jste na to nešli. Vy velmi často mluvíte, a to nejenom ústy místopředsedkyně Sněmovny, první místopředsedkyně Sněmovny, o tom, jak se chová arogantně, nekonstruktivně opozice. My jsme se vám poslední dobou snažili v řadě vašich problémů nabídnout pomocnou ruku, ať už to bylo v případě resortu dopravy k elektronickému mýtnému, kde i nadále považujeme tu situaci za velice krizovou. Přestože jste kvitovali a slibovali v tomto spolupráci, neudělali jste vůbec nic. Včera jste arogantně odmítli i nabídku na to, abychom se zabývali zřejmě největším problémem resortu dopravy v jeho historii, a to je problém neplatných posudků vlivu na životní prostředí prakticky u všech významných dopravních staveb. A jak jsem říkal, netýká se to jenom dopravních staveb, týká se to veškerých staveb, které mají neplatnou nebo zastaralou takzvanou EIA. Pane místopředsedo, to skutečně, tohle není atmosféra pro projednávání věcí ve Sněmovně Parlamentu České republiky. Kolegyně a kolegové, žádám vás o ztišení.

Prosím, pokračujte.

Oficiálně do systému, to znamená k projednání ve Sněmovně, předloženo v dubnu 2014.

Ve Sněmovně od června 2014.

Pan poslanec Benda... Pan poslanec Foldyna... Žádám vás o ztišení, abyste respektovali toho, kdo mluví. Prosím, pokračujte.

Sněmovní tisk 249, novela zákona o obcích, opět z naší dílny předloženo červen 2014.

Sněmovní tisk 323, návrh zákona trestní zákoník, předloženo opoziční stranou v záři 2014. Sněmovní tisk 335, návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, návrh TOP 09 a Starostové září 2014.

Sněmovní tisk 371, návrh zákona o specifických zdravotních službách z dílny TOP 09 a Starostové prosinec 2014. Sněmovní tisk 378, návrh zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů bývalým vojákům předloženo prosinec 2014.

Sněmovní tisk 478, návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o významné tržní síle předloženo v květnu 2015.